Ještě se ale vrátím k napadení pana Jakla a připomenu, že se jednalo o již druhý útok v nedávné době.